Děkuju.

Já budu rád, když tady opravdu budou zaznívat věci, které, když to sleduje i veřejnost, opravdu jsou pravdivé, jsou to fakta.

A fakt si trošku jako musím říct, že není úplně fér tady říkat takovéto věci, co jste říkala jako nějaké vaše subjektivní hodnocení na moji osobu.

Děkuji za dodržení času. Připraví se pan poslanec Brázdil a pan poslanec Volný. Paní předsedkyně, prosím. Děkuji za slovo.

Nejsou to žádné systémové redukce, ale spíše se vám to přihodilo konec dočasných úvazků kvůli předsednictví, konec chytré karantény, konec nabývací daně. Máte ale velké štěstí, že díky těmto věcem jste si mohli dovolit zřídit celou řadu trafik, a ta celková čísla přesto opravdu poklesla. Kdyby nevznikly ty trafiky, tak ten počet míst by mohl být snížen mnohem více. Ta naopak často bobtnají.

Tady je to dáno novelou rozpočtových pravidel, kterou prosadila naše vláda, aby právě úřady neměly motivaci tato neobsazená místa kumulovat a postupně se jich zbavovaly. To znamená, že byla na dobu určitou. Také děkuji za dodržení času.

A on s tím má vlastní zkušenost.

Pane ministře, mě by zajímalo, jestli byste se k tomu uměl postavit, tak jak jste vyzval paní kolegyni Vildumetzovou, k tomu, co tady přečetla paní kolegyně Fialová, to znamená vaše reakce, které jste, nebo vlastně přesné citace, jak jste reagoval na projednávání velice důležitého zákona, který měl ochránit tisíce lidských životů ve stavu legislativní nouze, a jak se tento stav legislativní nouze zpochybňoval, snižoval.

Děkuji za dodržení času. Jako první je přihlášen pan místopředseda Havlíček.

Pojďme se podívat na čísla.

Lze předpokládat, že to může být klidně i více. Pokud tvrdíte, že je ohroženo hospodářství, já tvrdím, že není ohroženo hospodářství.

To je ten ekonomický rozměr toho, proč podle mého názoru není možné legislativní stav přijmout. Vy jste věděli, že k valorizaci dojde. Vy jste věděli, že na to upozorňuje Národní rozpočtová rada. A vy jste na to byli upozorňováni několikrát opozicí.